To si myslím, že je taky důležitá informace, kterou by poslanci měli vědět.

To si myslím, že je velmi důležité, abyste tady vysvětlil.

Znovu říkám, že v podrobné rozpravě se připravím přednést návrh na zamítnutí tohoto zákona, a vy sami si vyhodnoťte svoji odpovědnost k tomu, jestli schválíte takovýto polotovar zákona, kde není zajištěna ochrana dat, není zřejmé, jak bude řešena ochrana dat, není jasné technické postavení provozovatele a není jasné, jak bude vypadat konečná databáze.

Doufám, že pan ministr moje otázky, které jsem zde již potřetí přednesl, vysvětlí. Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Vyzulu, připraví se pan poslanec Antonín, pak přednostní právo pana ministra a pak pan poslanec Brázdil. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Tak dobře. Ti, co s tím nesouhlasí, běžte za svými voliči a řekněte jim: My nechceme transparentní zdravotnictví! My nechceme efektivní zdravotnictví, které by vám zachraňovalo život! A nechceme moderní zdravotnictví. Vůbec! Běžte jim to říct.

Ale prosím, běžte jim to říct! Oni vás budou milovat! Děkuji. Připraví se pan poslanec Svoboda, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Víte, já přemýšlím, z čeho pramení ten útok proti tomuto zákonu. Protože tento zákon jednoznačně chce pomoct našemu zdravotnictví. Lidé, kteří pracují s registry, které jsou už desítky let, onkologický, tady někdo jmenoval, proč reprodukční medicína.

Prosím vás, uvědomte si, že díky tomu, že se naučíte pracovat s daným systémem, s ním můžete zvýšit jeho úroveň a jeho kvalitu. A jestli to nechcete, tak proč to nechcete? Opravdu o tom musím přemýšlet. Děkuji. Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Svobodu a po něm pan poslanec Hovorka. Pane ministře, vydržte, toto jsou faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já plně podporuji to, abychom tyto informace měli. Já jsem plně pro to, aby to existovalo. To, co říká kolega Antonín, vaším prostřednictvím, já jsem taky porodník, vím, jak důležité to je. Žádnou jinou otázku nemám. A na to mi žádný, ani emotivní projev neodpověděl. Děkuji. Děkuji.

Toto nám nezajistí kvalitnější zdravotnictví. Bohužel. To není pravda.

Ale to není problém České republiky, to je problém toho, kdo vytváří tento zákon a kdo si chce ulehčit práci a chce sbírat všechno s rodným číslem. Ale bohužel z ústavního hlediska, z hlediska proporcionality toto není možné. Není to, že bych bránil využívání registrů, které existují, mají svůj účel a jsou osvědčené, ale je o tom, že nechci, aby tady vznikla databáze, která bude všechny informace centralizovat na jednom místě a spojovat s rodným číslem. A my ani nevíme, jak bude vypadat konečná databáze, tím méně to, jak budou zajištěna jednotlivá data. Děkuji. Ještě s faktickou pan poslanec Vyzula.

Proč potřebujeme rodné číslo?

Když nebudeme mít rodné číslo, nebudeme vědět, kolik máme rakovin prsu.

To nemusí být jenom rakovina, ale může to být infarkt.

Bez toho to prostě nemůžeme zjistit.